Takže to je můj návrh, to bych vám chtěl navrhnout, protože předkladatel ten návrh pochopitelně může stáhnout.

Ano, je to v ústavě, právo na vzdělání. Je to v Listině základních práv a svobod, která je součástí české ústavy. A vy to chcete omezovat, vy běžným zákonem chcete omezovat ústavní práva. Děti mají právo chodit do školy, to je ústavní právo se vzdělávat.

Ostatně to víme, že vás to nezajímá. To tady neříkám, abych to tady jenom říkal, že vás to nezajímá.

Krátce řečeno nejste kompetentní vládnout, a to vidíme i na způsobu předkládání a vůbec řešení tohoto zákona.